Vzhledem k tomu, že mám informaci, že tady teď nebude vlastně nějaké dny pan ministr vnitra Hamáček, tak tady naopak tím, že to navrhuji zařadit za jeho bod číslo 170, tak je jistota, že by tady pan ministr Hamáček v tu chvíli byl a že bychom to mohli projednat i tedy s ním jako s ministrem, který to má kompetenčně na starosti. Takže vy navrhujete na úterý 13. 11. za ten první bod internetové stránky, ano?

Takže ta hlasování budou dvě tedy.

Ano, ještě jednou.

Je mi to jasné. Dobře, super. Další máme paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Tak prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Pane místopředsedo, já tam mám dva body. Já mám na vás dvě prosby, konkrétně o předřazení dvou bodů.

Takže věřím tomu, že máte zájem, aby se ten návrh projednal co nejdříve a mohl tedy účinně pomáhat v praxi. To znamená, zařazení navrhuji, aby to nebylo takto v tomhle týdnu už, ale až v tom variabilním, na 13. listopadu, což je úterý, jako první pevně zařazený bod. Takže v úterý jako první bod, mohli bychom tím začínat. A ten druhý bod, o který si vás dovolím, dámy a pánové, požádat, je bod číslo 56, který tedy navrhuji zařadit už tady na tento pátek, 2. 11., a to po již pevně zařazených bodech v třetím a druhém čtení, takže by to byl první bod z prvních čtení. A jedná se v tomto případě o novelu zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jako první z prvních čtení. Minulý týden v pátek v souvislosti... Tak já vás opravdu poprosím o klid, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. Tak, vážené paní poslankyně, poslanci, tak ať opravdu slyšíme. Je to dáma, tak ať jí umožníme důstojné vystoupení.

Většina předsedů klubů, respektive zástupců jednotlivých klubů, si byla vyslechnout petenty a zástupce petentů několika petic, které na toto téma vznikly, ať už tedy od našich spoluobčanů v zahraničí, tak těch, kteří žijí trvale v České republice, ale také třeba našich vědců, kteří nás velice důstojně reprezentují v zahraničí a kteří stojí o to, aby se mohli podílet na svých základních občanských právech, tedy na tom základním právu volby, možnosti účastnit se voleb.

To opravdu se nedá... Tak, prosím vás, já bych poprosil o klid. Já si myslím, že si zaslouží pozornost tady tento bod, protože to opravdu není jen tak ledajaká změna. Je to docela zásadní věc. Tak poprosím tedy o to, abychom právě umožnili těmto našim spoluobčanům opravdu reálně se účastnit voleb, aby mohli taktéž jako jejich další spoluobčané rozhodovat o složení Parlamentu a tak dále. A tento bod to tedy konkrétně řeší.

Takže vás prosím, abychom jej zařadili, zopakuji ještě, na tento pátek jako první bod prvních čtení, pokud budou body v třetím a druhém čtení, tak po nich. Děkuji za pozornost. Tak děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu pevného zařazení bodu číslo 40. Jedná se o opakovanou snahu projednat navýšení příplatků pedagogům, kteří vykonávají pozici třídního učitele, a také případně pedagogům, kteří se věnují specializovaným činnostem ve školách. Tato věc byla mnou projednána s ministrem školství, který přislíbil nalézt finanční prostředky pro krytí v rozpočtu tak, abychom byli schopni účinnost této novely nastavit nikoliv od 1. 1., jak tam teď dnes máte, ale až od 1. 9., to znamená od začátku školního roku 2019/2020. Prosím o pevné zařazení, abychom tuto trapnou situaci vůči naší pedagogické veřejnosti dokázali napravit, a sice navrhuji zařazení na úterý 13. listopadu po již pevně zařazených bodech. Některé tady byly teď načítány, tak tak jak to bude hlasováno, po pevně zařazených bodech napevno zařadit bod číslo 40, sněmovní tisk číslo 159. Děkuji. Vážení poslanci, mně je to velmi nepříjemné, ale já budu muset jmenovat jmenovitě poslance, kteří ruší, protože není možné opravdu opakovaně, že tady ani neslyšíme a že se poslanci nemůžou vyjádřit. Tak jestli byste přerušili skutečně, tady v levé části, jestli se to netýká skutečně projednávaného bodu, je to bezohledné vůči poslancům, kteří se chtějí vyjádřit. Já poprosím pana poslance Radka Rozvorala a připraví se pan poslanec Bartošek. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.